Navrhujeme následující postup, a to pokračovat v přerušené 20. schůzi do 18. hodiny, a to projednáváním bodu 2, to je o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v prvním čtení.

Po dohodě s jednotlivými předsedy klubů v tuto chvíli musíme rozhodnout o následujících procedurálních návrzích a budeme hlasovat dvě hlasování.

To druhé hlasování by bylo o vyčlenění jiných hodin pro jednání Sněmovny, a to je na zítřek, kdy bychom si měli odsouhlasit, že zítra bude Poslanecká sněmovna jednat už od 8 hodin. Takže tato dvě hlasování teď máme před sebou. Takže já vás teď odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili všichni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.